A o ten je pravidlo strukturálního deficitu osvobozeno. Navíc připomínám možnost jednorázových opatření, o kterých se tady hovořilo.

Budeme mít ale mnohem vyšší výchozí zadlužení, blíže k té dluhové brzdě, a tedy mnohem horší startovací pozici.

Letošní rok, kdy dluh prolomí hranici 2 bilionů korun, nechávám záměrně stranou, protože rozumím tomu, že je potřeba jednat rychle, efektivně a dostat do ekonomiky peníze. To nikdo nezpochybňuje. Já jsem vám, kteří jste mě potvrdili v této funkci, zodpovědná za dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a cítím za to obrovskou zodpovědnost. Všem jsem vám zaslala materiály, které přinášejí argumenty, že státní rozpočet lze sestavit i bez přijetí novely. Chtěla jsem vás pouze prosím seznámit s širším kontextem našeho stanoviska. Dámy a pánové, moc prosím, zvažte důkladně své dnešní rozhodnutí, byť se může zdát být v záplavě všech těch materiálů, se kterými se denně potýkáte, a všech těch změn, které padají na vaše bedra, může vám to připadat jako drobná právní úprava.

Pak je tady pan poslanec Benda.

Jenom bych prosil, abychom tu dohodu drželi. Prosím, máte slovo. Já si myslím, že návrh pana poslance Kubíčka byl v tomto případě nekorektní a že se o něm hlasovat nemělo.

Ale o omezení rozpravy nad rámec jednacího řádu tam není řečeno nic.

Přiznám se, že mě návrh pana Kubíčka nepřekvapil, protože byl dopředu konzultován i s legislativním odborem. Nepochybně se ve stavu legislativní nouze nacházíme i nyní. To rozhodnutí trvá.

Tam je napsáno, že Sněmovna může rozhodnout o zkrácení řečnické doby. Pro jistotu jsem vše konzultoval. Měli jsme krátký spor i ohledně omezení na jedno vystoupení. Tam to bylo řekněme padesát na padesát.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, návrh, který Senát vrátil, jeho obsah spočívá v tom, že vláda navrhuje a chce, aby se Česká republika v příštích sedmi letech zadlužila více, než pravidla odpovědnosti dovolují.

Paní ministryně argumentovala tím, že pokud se tento návrh nepodaří prosadit, tak budou nutné škrty a samozřejmě také navyšování daní a to Ministerstvo financí ani vláda nechce. Je samozřejmě jasné, že rozvolnit pravidla, která by bránila nadměrnému zadlužování státu v době koronavirové, by se zdálo býti samozřejmě logické, protože nelze vyčítat vládě, a my to také podporujeme, že chce zajistit dostatek peněz na podporu živnostníků a firem, které byly zasaženy ekonomickými dopady pandemie. Potřebné finanční prostředky si ovšem vláda může obstarat i podle stávajícího zákona.

A při využití těchto opatření je možné rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti na omezené období.

Ještě jednou opakuji, že nás velmi mrzí, že tato úprava nebyla konzultována s Národní rozpočtovou radou, a to z toho důvodu, že právě ona rada má dohlížet nad dodržováním pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Důvody uvádí následující. Nikdo přece neví v tuto chvíli, jak se bude vyvíjet hospodářská situace za pár týdnů, natož napřesrok, a jak velká fiskální stimulace tedy bude nutná.